To, že ten dopis máte, mi potvrdila vaše paní asistentka. Víte o tom, že minulý týden se jiný ministr vaší vlády setkal v této záležitosti s panem generálním ředitelem Danielem Benešem? Víte to? Informují vás vaši ministři, že v této záležitosti se angažují, když vy tvrdíte, že nemůžete? Jste absolutně nedůvěryhodný!

Pane premiére, takže je vidět, že když chcete, tak umíte úkolovat ČEZ!